Říkám, stát se to určitě může. Za nekvalitní byt může většinou pronajímatel, nikoli nájemce nebo podnájemník. Na pronajímatele bytu přitom odebrání dávky nedopadne. Rodiny se zbaví a ta se na šest měsíců ocitne bez podpory bydlení a živobytí, a to i když se jí podaří během té doby najít jiné bydlení, vhodnější, protože celá domácnost nebude spadat do okruhu osob v hmotné nouzi. V případě příspěvku na bydlení ztratí rodina podporu od následujícího čtvrtletí, tedy na tři a více měsíců, dokud si nenajde něco jiného. Hrozí nárůst počtu lidí na ubytovnách a ještě většího přetížení azylových domů. Já jsem tady netvrdil, že to není už v našem řádu, tvrdil jsem, že se to nevyužívá často a systémově. Tím směrem míří ten pozměňovací návrh, aby to bylo jasné a bylo zcela zřejmé, že se to může používat a v jakých případech. Děkuji.

Není tomu tak.

Děkuji za slovo.

Co se týká dále, tak se hlásím k doprovodnému usnesení, které jsem vám tady taktéž v obecné rozpravě načetl a samozřejmě předám v písemné formě. Děkuji.

Prosím.

Není tomu tak v tuto chvíli, takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, nemožné se stalo skutečností a zvládli jsme to bez přestávky, takže se jdu přihlásit ke zhruba 40 pozměňovacím návrhům paní poslankyně Richterové.

Tak to je všechno, děkuji. Ano, je tomu tak, a nyní tedy paní poslankyně Valachová je přihlášena v rozpravě. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji, a pokud se už v tuto chvíli nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím. Nevidím takový zájem.